Já jsem si poznamenal, že bod se jmenuje Green Deal a je to jako první bod dneška.

Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem slíbila, tak činím.

Takže já prosím teď ne jako první bod, ale jako druhý bod, protože první bod navrhl pan předseda, vaším prostřednictvím, Babiš, takže já bych to chtěla na dnes, pokud bude zařazen bod pana poslance Babiše, tak po něm. Je to změna občanského zákoníku. S přednostním právem se přihlásila paní místopředsedkyně Olga Richterová. Děkuji za slovo.

Co je ale technická okolnost, ten termín je termín nové schůze, čili já teď nemohu navrhnout toto pevné zařazení, protože to teprve bude schůze, která se bude konat v posledním červnovém týdnu. Proto tady vystupuji s tím, aby bylo zřejmé, že já jako spolupředkladatelka a řada dalších mých kolegů a kolegyň, kteří tento návrh podporujeme, chceme, aby byl projednán, máme tuto dohodu, že má být projednán do konce června, a současně v zájmu toho, abychom to skutečně projednali, skutečně posunuli přes první čtení, si dovolujeme takhle informovat, že tohle je nějaký náš návrh postupu, aby běželo to jednání, co se týče některých bodů, které potřebujeme schválit předtím. Tolik tedy za nastínění toho, jak by mělo probíhat dál jednání o takzvaném manželství pro všechny, u kterého třeba já osobně si velmi přeju, abychom to už měli, a proto jsem ráda za tento jasný termín do konce června. Děkuji, a paní místopředsedkyně, navrhujete tedy bod, nebo nenavrhujete?

Čili bod se nenavrhuje v tuto chvíli, ale máme zde přihlášené ještě další dvě. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nikdy není vůle tady projednat tuto základní premisu dalšího vývoje, všech dalších návrhů.

Zdravotněsociální problematiku prostě nemáme vyřešenou, není jasně formulovaná, není definovaná, není odděleno, jakým způsobem hradit zdravotní péči v sociálních ústavech dopodrobna. Samozřejmě každý ústav se snaží řešit tuto problematiku, ale není tomu tak. Takže, prosím pěkně, máme tady návrhy některých zákonů vládních, které navazují na zlepšení této situace, ale my nemáme vyřešenou podstatu, to znamená, že tady opět budeme mít jakýsi paskvil, který něco může vyřešit, ale nikoliv celek, a já se domnívám to, co tu říkám opakovaně, že zdraví, nemoc není politická záležitost.

Nemáme toto vyřešeno, nemáme, a opakovaně mám pocit, že tam už k tomu ani není vůle. Zabýváte se potom v těch návrzích už drobnostmi, ale ty drobnosti, to už je potom víceméně technikálie.

Ty sociální služby někdy jsou tak drahé, že pokud máte doma seniory, jako že předpokládám, že ano, důchodce, víte velmi dobře, že velmi často netvrdím vždy kdyby tyto služby potřebovali, tak se musí skládat rodina. Rodina má štěstí, když se může složit, ale máme tady rodiny, které prostě nemají kam sáhnout.

Navrhuji toto proto buď dnes jako třetí bod jednání, anebo pevně na 17. hodinu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.